Děkuji. Děkuji za slovo, pane místopředsedo. Já mám dotaz také na pana ministra.

Jak to bude rozlišováno?

To si myslím, že musí být jednoznačně jasně dáno, proto souhlasím i s tím, co tady bylo řečeno, že by to měl projít i zdravotní výbor, protože to musí být úplně přesně nastaveno. To dítě je potom postižené na celý život.

Prosím, paní poslankyně. Děkuji za slovo. Ono se to může zdát jako marginální problém, ale skutečně to marginální problém není, protože se zasahuje do poměrně významného zákona, jak už jsem říkala, a týká se to snižování specializované způsobilosti.

To znamená ruší se úplně, nebo bude nějak transformovaná, nebo jak to tedy bude? Já si myslím, že to je docela závažný problém. Skutečně chybí vyjádření i odborné společnosti. To vlastně nevíme, jak to je, jestli s nimi bylo prodiskutováno, jak to bude dál. Myslím si, že tento problém nelze podceňovat, a přesně tak se připojuji tady k mým kolegům, že je potřeba v tomto mít jasno. Je potřeba si i tedy říct, jak kvalitní systém zdravotní péče chceme mít, jestliže teď začínáme snižovat odbornou způsobilost nebo specializovanou způsobilost některých zdravotnických pracovníků. Bude to tedy pokračovat dál? Protože nedostatek zdravotníků prostě je a určitě řadu let ještě bude. Takže poprosím ještě o toto vyjádření a znovu prosím, aby toto projednal zdravotní výbor. Děkuji.

Děkuji moc. V důvodové zprávě je napsáno, že za příjmy se nově považují i příjmy ze zahraničí, především z Ukrajiny, a to jak z výdělečné činnosti, tak ze sociálních dávek a tak dále. A to je opravdu otázka, jak toto bude fungovat, jak budou vůbec předávány ty údaje, pokud vůbec, jak to bude předáváno nebo s jakým zpožděním a co se bude dít, když ty údaje nebudou předány třeba několik měsíců jestli ti lidé zůstanou bez dávky, nebo stačí třeba jenom nějaké čestné prohlášení? Za správnost předpokládám, že ručí ukrajinská strana, ukrajinské ministerstvo sociálních věcí, ale příjmy v té žádosti primárně bude dávat žadatel sám. Pokud se tedy odečítá součet všech příjmů, je to z těch uvedených žadatelem, nebo nějakých prověřených úřadem práce z dodaných údajů, třeba z toho ministerstva?

Děkuji.

Pane poslanče, vaše dvě minuty. Vážený pane předsedající, kolegyně a kolegové. My tady při zákonu lex Ukrajina V, který jistě podporujeme a vlastně jeho znění bychom byli bývali rádi, kdyby přišlo v tomto rozsahu již mnohem dříve, ale zaplaťpánbůh za něj ale vzhledem k těm logopedům. My tady otvíráme zákon 96 o těch nelékařích a je to velice závažná věc bez projednání ve zdravotním výboru... výboru pro zdravotnictví, myslím si, že to je dokonce nemyslitelné.

Děkuji. K poslední faktické poznámce je přihlášena paní poslankyně Pastuchová zatím, tak jí dám slovo. Ještě jeden krátký dotaz, na který nebylo odpovězeno a který je docela zásadní. Jak řekl kolega Juchelka, vaším prostřednictvím, konkrétní případ jsem řekla, jak to bude u občanů Ukrajiny, kteří zde nejsou zaměstnáni, platí si zdravotní pojištění, vydělávají si svým byznysem, tím učením třeba na Ukrajině, ale z banky vy nebudete mít výpis, takže může tam stačit čestné prohlášení, že třeba ten měsíc nebo čtvrtrok neměl příjem? Nebo jak to bude?

Prosím, pane ministře.